Ano, hned vám dám slovo. Takže do doby finančních dopadů a legislativního stanoviska vlády. Ano, je zde návrh, ano, Legislativní rady vlády. Ano. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych předložil protinávrh, a to tak, abychom přerušili na pět minut tady tenhle bod. Ano, děkuji. A je zde ještě pan poslanec Haas. Děkuji za slovo. Já dávám alternativní návrh k tomu, aby byl program schůze přerušen na deset minut, a to z toho důvodu, že ten návrh na přerušení považuji za obstrukční, neboť obě dvě ty věci jsou nesmyslné. Za prvé již bylo řečeno, že to bude vyžadovat dva úvazky. A poslední věta: Ten návrh, aby se k tomu vyjadřovala Legislativní rada vlády, nedává smysl, protože Legislativní rada vlády je poradní orgán vlády, nikoliv Parlamentu.

Děkuji mnohokrát. Děkuji. Žádný další protinávrh už není.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Zamítnuto. Dalším návrhem odzadu byl návrh pana předsedy Michálka přerušit na deset minut. Zahajuji hlasování.

Proti? Zamítnuto. Dále byl protinávrh na přerušení na pět minut. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

A můžeme tedy přejít k tomu původnímu... Odhlášení.

Říkám to správně, paní poslankyně? V rychlosti jsem si to poznamenal.

Děkuji. Přihlášeným řádně s faktickou poznámkou je pan poslanec Kubíček.

Ještě jednou prosím o klid. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Já jsem se zúčastnil projednávání tohoto návrhu zákona na kontrolním výboru a na kontrolním výboru se vedla poměrně bohatá diskuse především mou ctěnou kolegyní, poslankyní Válkovou, a panem poslancem Michálkem. Já bych upozornil na dvě věci. První věc je vyjádření vlastně předsedy Úřady pro kontrolu hospodaření politických stran, který ve svém vyjádření dal negativní stanovisko k přijetí tohoto přílepku k tomuto zákonu z důvodu procesního, kapacitního a časového. Opravdu tam ten souhlas nebyl. A pokud si pamatuji velice dobře, tak i Ministerstvo vnitra po intervenci pana poslance Michálka změnilo své negativní stanovisko na neutrální. A tak to bylo. Děkuji. Máme zde faktické?

Děkuju za slovo, pane místopředsedo.

Takže já budu ráda, když pan ministr vystoupí. Věřím, že vystoupí a řekne svoje stanovisko. Je to hodně myslím si důležité, aby zaznělo, děkuju. Děkuji. Další s faktickou je přihlášena paní poslankyně Ožanová a poté je s faktickou přihlášen pan poslanec Michálek. A poté pan poslanec Robert Králíček. Takže poprosím paní poslankyni. Řádný legislativní proces. To je programové prohlášení této vlády. Věci, které máte v programovém prohlášení, máte projednávat v řádném legislativním procesu.

Nicméně jste se zavázali občanům, deklarovali jste veřejně, že když něco máte v programovém prohlášení, řádný legislativní proces. Kolegyně a kolegové, ten střet zájmů máte v programovém prohlášení. No a kde máme ten řádný legislativní proces? To je plnění vašeho programového prohlášení? Víte, co je nejlepším obstrukčním materiálem k tomuto pozměňovacímu návrhu kolegy Michálka, vaším prostřednictvím, pane předsedající? A vztahuje se to i na tento pozměňovací návrh. Takže ani vaše vláda s tím nesouhlasí, a vy se tváříte, že ano. Nebo vláda byla donucena změnit názor? Pardon, nebyla, protože ve své podstatě nějaký pozměňovák vládou neprochází.

Děkuji. Děkuji za dodržení.